A já bych jenom chtěla podpořit a říct, že jsme připraveni za klub KSČM ne to oddalovat a zase si říkat, že to někdo vyřeší za nás, ale spolupracovat na tom, aby se to vyřešilo ideálně do konce tohoto roku a abychom všechny postavili před to, že vědí, jak se mají v příštím období zachovat.

Je jednoduché říct: ono se to nějak vyřeší.

A vzpomeňte si na mě, že pokud nenajdeme odvahu, tak k tomuto dojde, protože ve velkém zákonu o odpadech nemáme šanci tohle téma vůbec uchopit.

Děkuji paní poslankyni Konečné. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. To jsme chtěli schovat do malé technické elektronovely. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.

A věřte mi, že ti z vás, kteří tady budou, když ho budete schvalovat, tak budou mít co dělat, aby všechny tyhle miny vychytali. A navíc si nejsem úplně jistá, jak je to s tím časem. Děkuji paní poslankyni Konečné. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně pánů zpravodajů Nekla nebo Oklešťka. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřil. Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostáváme se k bodu hlavnímu při projednávání tohoto návrhu s tím, že jste jistě slyšeli, jakým způsobem je určitá dohoda, takže já bych vás rád provedl hlasováním s tím, že bych doporučil tuhle proceduru.

Jako celek budeme hlasovat o A4 až A8.

Společně budeme hlasovat o A9, A10 a A13.

To jsou návrhy paní poslankyně Havlové.

A na závěr bychom hlasovali o znění zákona jako celku, přijatých pozměňovacích návrzích, nebo v původním znění. Kéž byste měl pravdu. Vypadá to opravdu složitě. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh procedury. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.